Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já moc děkuji za možnost tady vystoupit. V podstatě se trochu stydím, protože samozřejmě před vás předstupuji s výroční zprávou Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, tak samozřejmě je otázka, co si tady k tomu budeme povídat. Já možná jenom zdůvodním, proč se vlastně tak stalo. Samozřejmě ten bod byl projednán řádně, vládou byl předložen do Poslanecké sněmovny, nebyl zařazen, do toho volby, takže pak to všechno spadlo pod stůl, muselo se znovu dát na vládu a vláda opět tedy v březnu navrhla zařazení na Poslaneckou sněmovnu a dnes to tedy tady máme. Já samozřejmě mám tady informace o tom, jaké byly příjmy a výdaje za rok 2016. Já jsem i zkoumala to, co by se stalo, kdyby to Poslanecká sněmovna neprojednávala, protože mně to skutečně přijde s takto časovým zpožděním už irelevantní. Ale my bohužel nemůžeme vyvěsit výroční zprávu na webové stránky, pokud to nebude schváleno Poslaneckou sněmovnou. Tak jenom tedy velmi rychle, ať nezdržuji.

Děkuji za pozornost. Tak děkuji. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 106/1. A nyní tedy prosím zpravodajku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Po vyslechnutí úvodního slova paní ministryně, která shrnula vše podstatné, mi nezbývá než konstatovat, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016 dne 15. 3. 2018 a svým usnesením č. 25 doporučil Poslanecké sněmovně Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, sněmovní tisk č. 106, projednat a schválit v předloženém znění a zmocnil zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Já bych ráda jenom připomněla, že to zkrátka není úplná maličkost. Státní fond rozvoje bydlení je důležitý nástroj státu, jak podporovat dostupné bydlení, jeho fungování musíme vyhodnocovat.

To, že jsou peníze k dispozici a pak se nevyužijí, přece vždycky znamená nějakou promarněnou příležitost. Navíc, pokud mám správné informace, tak Státní fond rozvoje bydlení zaměstnává zhruba 50 lidí, čili tam je zase otázka, zda 50 lidí je adekvátní vůči takovéto efektivitěneefektivitě.